Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Ještě pan poslanec Kaňkovský. Prosím, máte slovo.

Ano, pane poslanče, děkujeme. Tento návrh již zazněl. Hlásí se tedy ještě někdo do obecné rozpravy? Není tomu tak. Končím obecnou rozpravu a ptám se na závěrečná slova. Pan ministr, pan zpravodaj? Není zájem. Návrh na vrácení předloženého návrhu ani návrh na zamítnutí nezazněl. A vzhledem k tomu, že bylo vzneseno veto, tedy námitka, budeme se nyní zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání.

Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl přijat. Předsedkyně Poslanecké sněmovny nenavrhla přikázat tento návrh dalšímu výboru. Má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru k projednání? Není tomu tak. Nyní bychom hlasovali o návrhu na zkrácení lhůty mezi prvním a druhým čtením na jeden den. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro?

Kdo je proti?

Výsledek je tedy takový, že jsme přijali tento návrh a lhůta byla zkrácena mezi prvním a druhým čtením na jeden den. Je tomu tak, ano? Děkuji. A já nyní končím projednávání tohoto bodu a přistoupíme k projednávání bodu číslo

Upozorňuji, že je navrženo, abychom s návrhem zákona vyslovili souhlas již v prvém čtení. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. Děkuji. Dobré odpoledne, vážená paní předsedající, kolegyně, kolegové.

Novela tohoto zákona se snaží tady do našeho českého pracovního prostředí přinést motivaci zaměstnavatelů ve větší míře realizovat částečné úvazky.

Sleva náleží jen z jednoho z jednoho zaměstnání.

Slevu na pojistném za takového zaměstnance může uplatnit jen jeden z těchto zaměstnavatelů, a to ten, který jako první ohlásil záměr uplatňovat za zaměstnance slevu České správě sociálního zabezpečení.